Děkuji.

Většinou, co vím, tak policisté řeší domluvou a lidé to respektují.

Prosím, máte slovo. Já mám poslední krátkou ze života, když tady máme pana ministra.

Já to tady říkám tak jako v legraci, ale myslím si, že neexistuje žádná statistika, že by lidi, kteří vypadají alternativněji než třeba tady někteří kolegové, byli nějací výrazně více tvořící přestupky či nerespektující nějaká pravidla.

Proboha, tak si to zkuste představit v praxi.

Ale existuje. Nemá to žádný smysl!

Děkuji. Já jenom velmi stručně.

A je to jednodušší udělat to takto než jít do správního řízení.

To určitě ne.

Nyní se závěrečným slovem vystoupí zpravodaj pan poslanec Zdeněk Ondráček. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

A dali mu tu pokutu za něco jiného. Jestliže tady je porušení zákona nebo nařízení, tak je to přesně to porušení, za které má následovat sankce. Buď sankce v rámci uložení toho příkazu na místě, to znamená, pokuty, chceteli, anebo v případě, že pachatel nesouhlasí, tak potom ke správnímu orgánu.